Stejně tak bych samozřejmě ráda využila toho, že tady je paní ministryně, a zeptala bych se případně, jaká opatření se dělají, aby takovéhle čerpánínečerpání se do budoucna nedělo. Protože když se podíváme, tak co to znamená. Jenom stručně bych vám nastínila, že byl poměrně úspěšný program Panel 2013. Ale potom skutečně byla řada programů poskytovaných v rámci Státního fondu rozvoje bydlení, kde třeba byl ten počet pořízených v řádu jednotek, anebo byly i programy, které nebyly využity vůbec. Je to potom samozřejmě velká otázka, proč něco trvá i třeba celý rok, nevyhodnotí se dříve, že o to není zájem, že evidentně třeba pro obce tam byl program, který pro ně nebyl atraktivní. Je mi jasné, že koukáme do budoucna. Děkuji. A nyní tedy koukám, zdali... Takže paní ministryně také do všeobecné rozpravy. Tak, prosím. Já děkuji. Bylo to tím, že zároveň zahájili výzvu Integrovaný regionální operační program na energetické úspory, což je v podstatě de facto stejný program jako Panel, proto se to nepodařilo.

Děkuji. A máme tady faktickou poznámku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já myslím, že může. Když si čteme ty buď neúspěšné, nebo velmi málo úspěšné programy, svědčí to o tom, že fungování toho fondu dle mého názoru nemá žádné větší opodstatnění.

Samo o sobě to svědčí o tom, jakou váhu tomu my sami k tomuto fondu přikládáme. Děkuji. Paní ministryně. Nelze to, protože ministerstvo nemůže poskytovat úvěry a státní fond poskytuje výhradně zvýhodněné úvěry. Do obecné rozpravy, nebo faktickou? Takže obecnou. Děkuji.

Vy jste spíš na straně privatizovat, já osobně jsem přesvědčen, že obce mají mít určité množství obecních bytů, skrze které mohou realizovat i svoji sociální politiku za dostupný nájem. Takže já osobně si myslím, že Státní fond rozvoje bydlení má svoje místo, a nerušil bych ho. Při respektu ke kolegovi panu předsedovi Bartoškovi vaším prostřednictvím.

A pokud paní ministryně říká, že to ministerstvo dělat nemůže, no tak můžeme změnit zákony a zbavit se jedné nadbytečné instituce. Podobnou debatu jsme vedli ohledně Státního fondu dopravní infrastruktury. To je stejný případ. Pokud je k tomu potřeba změnit zákon, tak tomu změňme zákon. Byla by i lepší kontrola, větší zodpovědnost, politická zodpovědnost. Může za to ministr? No, já si myslím, že jenom částečně.

A následně máme přihlášeného předsedu klubu KDU, pana poslance Bartoška.

Nicméně fakticky.

A nyní tedy pan poslanec Bartošek. Zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo. Výhodou tohoto státního fondu je, že zákon měnit nemusíme. A naopak tím, že můžeme poskytnout úvěry obcím, tak je můžeme poskytnout hned teď beze změny zákona, který by mohl být možná zdlouhavý, možná komplikovaný a s nejasným výsledkem. Takže v tento moment díky Státnímu fondu rozvoje bydlení můžeme poskytovat úvěry. Já tomu rozumím. Je to striktně pravicová politika.

To znamená, já tady vidím jako velice dobrý nástroj k realizaci bytové politiky, potažmo sociální na městech. Tak, děkuji. Prosím, máte slovo.

Takže to není vůbec proti tomu úmyslu.

A proč k tomu máme ještě další, další fondy? Ano, je to mimo státní rozpočet. Pak v té bilanci státního rozpočtu najednou ty peníze investované nebo poskytnuté do nějaké ekonomické činnosti nevidíme. A problém samozřejmě je ne to, že je zvýhodněný úvěr, tomu já rozumím. Ale tak to úplně není. Jaké budou podmínky čerpání? Budou si to muset nechávat ve svém vlastnictví? Jak dlouho?

Pak se může stát, že postavíme ze státní podporou vlastně komerční byty jako takové.